V zásadě byly jenom tři.

Takže já osobně se toho neobávám a myslím, že jsme to schopni zvládnout dneska. Děkuji. Pan premiér, tudíž otevírá rozpravu k tomuto bodu. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kováčik. Paní předsedající, paní a pánové, jenom dvě krátké věci. Myslím si, že je spíše potřeba jí vyjádřit úctu a poděkování, že skoro téměř napoprvé, a potlesk tady koneckonců zazněl, si poradila s tak složitou materií a snažila se velmi upřímně vysvětlit všechny souvislosti, které mohou nastat. Takže informovala Poslaneckou sněmovnu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A za druhé.

Tento návrh tady teď předkládám. Lze to. Může to být jako první bod v pátek. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu a přesunutí jeho jednání jako pevně zařazený bod v pátek. Kdo je pro? Proti? Hlasováním končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Přerušuji tedy jednání tohoto bodu.

Pokud je to faktická, tak vás nemohu pustit k mikrofonu. Takže to je námitka.

Kdo je pro?

Všechny odhlásím a znovu poprosím o vaše přihlášení. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

Hlasováním končím a konstatuji, že námitka byla přijata.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na přerušení projednávání. Kdo je pro? Proti? Hlasování končím.

Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Kalouska. Děkuji za slovo.

Děkuji.